Předložený návrh zákona dále mění rozpočtové určení odvodů, a to tak, aby dodatečný výnos odvodů byl příjmem státního rozpočtu.

Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Děkuji panu zpravodaji.

Nyní tedy otevírám rozpravu, máme čtyři přihlášené do rozpravy.

Beru to v tom pořadí, jak jste se přihlásili. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu velmi stručný. Ještě jednou ocením, že se vláda rozhodla předložit změny daňových sazeb jako vládní návrh, protože jako poslanecký návrh to nebylo přijatelné jak z důvodů různých priorit poslanců, kteří by si měli být všichni rovni, tak také proto, že daňové novely by měly být vládní. Není pravdou, že vláda předložila v podstatě to samé s drobnými úpravami, co předkládal pan poslanec Volný. Vláda naopak předložila naprosto zásadní koncepční změnu, protože oproti zvýšení jednotné sazby předložila sazby rozdílné.

Dokonce to můžeme i najít v připomínkách Hospodářské komory, že to odporuje daňové teorii, a skutečně to daňové teorii odporuje. V řadě zemí se můžeme setkat i s tím, že některé země s tím koketují i v daleko zásadnějších případech, jako jsou třeba potraviny, že skutečně zvažují, že potraviny zdaní různou sazbou podle stupně jejich zdravotní škodlivosti, že např. uzeniny, které byly zařazeny Světovou zdravotnickou organizací na seznam kancerogenních produktů, by měly být zdaněny daleko větší sazbou než zelenina nebo mléko. Já si to opravdu nemyslím a velmi ostře bych protestoval.

Já nemám problém, aby byly odstupňované i zde. Podle mého názoru rozdíl zcela zásadní. To znamená říkat, že vláda předkládá něco podobného jako pan poslanec Volný, prostě není pravda. Vláda předkládá něco diametrálně odlišného, co v podstatě jsme schopni přivítat a jsme schopni podpořit.

Já chápu, že stálá komise pro kontrolu Generální inspekce ozbrojených sborů má hodně na práci, takže prosím, diskuse přeneste do předsálí a nechte projednávat ostatní kolegy, které zajímá loterijní zákon, aby vyslechli všechny projevy. Tedy ještě jednou. Cítili jsme velké zklamání ze včerejšího jednání rozpočtového výboru, kdy jsme doufali, aspoň někteří z nás, že uslyšíme od předkladatele, od ministra financí, proč v okamžiku rozdělení, proč právě 28 a 23, proč ten rozdíl je pět bodů, proč to není šest bodů, sedm bodů nebo čtyři body, jak vypadá předpokládaná křivka efektivity v těchto alternativách, jak vypadá množství, míra rizika podpory nelegálního hazardu, který prostě není tímto návrhem nijak postihován, zatímco legální hazard postihován je.